Já rozumím panu premiérovi Rusnokovi, který říká: Ano, my jsme vědomě zvedli výdaje, my jsme vědomě zvedli výdaje, protože jsme přesvědčeni, že to bylo nezbytné vzhledem k ekonomické situaci.

Já jsem nikdy netvrdil, že jsem nositelem té jediné správné hospodářské fiskální politiky. Prostě těch přístupů je tady mnoho, mají své výhody a nevýhody. Já jsem hluboce přesvědčen, že pro naši budoucnost a prosperitu je zapotřebí deficity snižovat. Pan premiér Rusnok je přesvědčen, že v dané chvíli bylo potřeba výdaje posílit. A kdo z nás dvou má pravdu, to nás rozsoudí historie. Já to v tuhle chvíli nevím. Já věřím té své strategii zrovna tak jako pan premiér Rusnok té své a oba dva mluvíme stejně poctivě.

Já respektuji ty, kteří podporují můj návrh a říkají: Nedovolme té vládě víc utratit. Máme svoji pravdu. Respektuji pravdu pana premiéra Rusnoka, který říká: Kalousek pravdu nemá, měli bychom v příštím roce utratit víc. Kdo je skutečně k smíchu, jste vy, kteří říkáte: My chceme šetřit, a protože chceme šetřit, tak teď schválíme ty vyšší výdaje. Protože chceme šetřit, tak musíme utratit víc.

Ne, já jsem se doleva podíval jen náhodou.

To opravdu nepochopí vůbec nikdo.

Ale neříkejte, že chcete šetřit. Váš postoj dnes, který prezentujete veřejnosti, je: My chceme šetřit, a proto schvalujeme vyšší výdaje.

S faktickou poznámkou prosím pana poslance Bendla. Děkuji za slovo, paní předsedající.

A vy, pane předsedo prostřednictvím paní předsedající , jako bývalý sociální demokrat byste měl vědět dobře, že to byla Paroubkova vláda.

Děkuji za slovo, paní předsedající. Paní a pánové, mně nedá, než reagovat na ony poznámky o potravinové soběstačnosti.

Nemyslím si, že tomu tak je. Ostatně Komunistická strana Čech a Moravy, jestliže je to již druhé desetiletí, tak můžeme říkat, že desítky let má potravinovou soběstačnost, směřování k potravinové soběstačnosti, jako jednu ze svých hlavních součástí agrární a potravinářské politiky z jednoho prostého důvodu. To není jenom o tom, že bychom měli chránit náš trh potravinami, chránit našeho výrobce, chránit našeho potravináře. Ale je to také o těch pracovních místech, která zůstanou v české, moravské a slezské krajině zachována ať již při výrobě potravin, nebo při údržbě té krajiny, a nemusíme za to platit někomu jinému nákupem potravin z dovozu.

To jsou i další, další a další podniky anebo třeba také fyzické osoby anebo třeba další právní formy, které s Agrofertem nemají, aniž bych se Agrofertu chtěl speciálně zastávat, nic společného. Potravinová soběstačnost je důležitější pro všechny, i pro celou naši společnost. Dalšího přihlášeného k faktické poznámce tady mám pana poslance Holečka... Takže ten to ruší. Ještě poprosím pana Votavu. Pana poslance Votavu.

Chci jenom znovu sdělit stanovisko sociální demokracie.

Česká republika potřebuje stabilní prostředí, a proto potřebuje i státní rozpočet na rok 2014 mít schválený. Vzhledem k tomu, že už nemám nikoho přihlášeného do rozpravy, končím obecnou rozpravu a poprosím o závěrečné slovo pana ministra financí.

Jsem zvyklý.